Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pěkné dopoledne. Nyní bychom se měli věnovat bodům z bloku smlouvy ve druhém čtení, odpoledne potom bodu 505, což jsou ústní interpelace.

Nikoho nevidím, takže budeme pokračovat v programu tak, jak jsme si ho schválili.